Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych vás informoval, že žádné pozměňující návrhy předloženy nebyly. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan ministr financí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jsme často kritizováni opozicí při sestavování státního rozpočtu, že nezbývají peníze na investice. Po přijetí tohoto zákona bude negativní rozpočtový dopad na inkaso spotřební daně z piva 800 milionů. Nemohu se teď vyjadřovat k tomu, jestli pozměňující návrh opravil tu neslučitelnost právem EU, protože ho prostě nemám k dispozici a mohu jenom spekulovat, že tomu tak je, nebo není. Já vůbec nechápu, proč ten návrh je podán. Návrh plošně snižuje sazby spotřební daně z piva pro výrobce, toto zvýhodnění ale vůbec neskýtá jistotu promítnutí do cen jak pro restaurace, tak pro případného konečného spotřebitele. Takže on se nedá označit ani za populistický, i když populistický je. A hrát si s cenou piva a mluvit o tom, že možná pivo budeme mít levnější, je opravdu populismus toho nejhoršího zrna.

To znamená, že při zachování základní sazby daně z přidané hodnoty by nastala celková úspora na půl litru piva Pane ministře, já se velmi omlouvám, ale poprosím naše kolegy, aby snížili hladinu hluku.

Odhadovaný negativní rozpočet na inkaso spotřební daně z piva je 800 milionů. Navíc vysíláme opravdu nežádoucí signál o jisté politické vůli snižovat i sazby spotřebních daní jiných komodit, jako jsou např. líh, minerální olej a cigarety. Ministerstvo financí s tím má zásadní problém. Je naprosto populistický. Je to prostě hra s cenou piva. Proto podávám návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, a tudíž zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, pane navrhovateli, máte slovo. Ale ten pozměňovací návrh, který reaguje na stanovisko vlády, je v systému Poslanecké sněmovny od 16. května, pane ministře. Není to něco, co bych dneska ráno vložil do systému.

Omlouvám se kolegům na levici, ale prosím, ukončete svůj hovor a sledujte pana předsedu.

To znamená, formálně je to v pořádku a ten návrh je potom hlasovatelný ve třetím čtení.

A tudíž navrhuji, aby účinnost byla jeden měsíc poté, co vyjde ve Sbírce zákonů. Zase, abychom o tom mohli hlasovat. A já tu debatu si nechám možná na rozpočtový výbor, případně na třetí čtení. Ale pracujme s tím číslem 800 milionů. To je méně než jedno promile daňových příjmů, celkových. Méně než jedno promile daňových příjmů. 800 milionů.

Já to přesně nepočítám.

Nejste schopni odhadnout. Populistické říkal. Snížení daní je populistické. Používá argument, že bychom vyslali signál, že chceme snižovat jiné daně. Nechceme snižovat jiné daně.

Nic takového tam není. Já jsem naopak jako předkladatel poprosil i své kolegy v rozpočtovém výboru a prosím své kolegy v Poslanecké sněmovně, pokud chtějí snížit jinou daň, ať si napíší vlastní návrh zákona a tam si to zdůvodňují. V roce 2009 tato Poslanecká sněmovna, to jsem tady nebyl ani já, ani pan ministr Pilný chci podotknout, pane ministře, nebyl jsem tady ani já, ani vy přechodně zvýšila spotřební daně v rámci tzv. Janatova balíčku na rok, možná dva. A už je to sedm let.

Nekritizuji za to tuto vládu ani předchozí vládu. I když to byl slib jiné vlády. To jest třeba si říct. A to je ten hlavní důvod. A ty argumenty, že to vnímám i jako nepřímou podporu minipivovarů, to znamená těch malých firem, kterých je funkčních 347, průměrný počet zaměstnanců je deset, to je 3,5 tisíce zaměstnanců v malých českých firmách, které nehledají investiční pobídky. A k tomu jedno jediné číslo.

Porovnejte ta čísla, a pak si myslím, že můžete úplně klidně ve třetím čtení tento návrh zákona podpořit. Děkuji. Ještě než přijde, přečtu omluvenky.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom velice krátce. Já jsem neřekl, že snižování daní je populistické. Já jsem řekl, že snižování daní na pivo spotřební daně je populistické. A to je velký rozdíl. A za druhé. Když tady byla ta citována čísla, co jsem já v poslední době rozdal ze státního rozpočtu, tak bych chtěl jenom říct, že to není nekompetence ministra financí, ale je to usnesení vlády. Pan předseda Stanjura.

Neřekl jsem.